Očkování praktickými lékaři je téma, které rádi otvíráme, protože praktický lékař má nejblíže ke svému pacientovi. Je to s výhodou pro pacienty, kteří nechtějí dojíždět do velkých očkovacích center, nebo se jedná o imobilní pacienty, starší pacienty a podobně. 73 % samostatných ordinací praktických lékařů je zapojeno a registruje osoby k očkování.

Praktičtí lékaři mají jasně definovanou roli v našem očkovacím systému.

A tam to rozhodnutí Evropské lékové agentury o dalším pokračování bylo vyřešeno relativně rychle ve středu telekonferencí. Tady v tom případě rozhodnutí bude asi den nebo dva pozdrženo, takže doufejme, že příští týden tento kontingent dostaneme.

Pokud to někoho bude zajímat, tak já to jenom stručně řeknu.

To jsou velká čísla v porovnání s populací České republiky.

Možná jste zaregistrovali včera drobné zdržení dodávky látek, které jsme očekávali včera, ale pro porušení chladového řetězce mezi výrobcem a dovozcem ještě v Německu došlo ke zdržení, ale výrobce to velice rychle napravil, takže očkovací látka dorazila už dneska.